Já vám děkuji, pane místopředsedo.

A co my jako poslanci vlastně můžeme dělat? My se tady něčemu můžeme postavit, protože ta informace přichází zvenčí.

A jestli mám věřit jejich slovům a tomu, co se tam dělo, tak to bylo manipulativním způsobem, bylo s nimi v podstatě zameteno a ten hlas zdravého rozumu a faktické připomínky ze strany těch českých úředníků vyslyšeny nebyly. Ta směrnice je prostě hloupá, nedává smysl.

Z tohoto důvodu, i když jako právník nesouhlasím, budu hlasovat pro tento návrh.

Tak když si vzpomenu, co už jsme tady přijali, tak to byly někdy zákony, které z mého hlediska jsou opravdu škodlivé a ublížily, takže přijmout jeden navíc, který ničemu neublíží, si myslím, že už není taková tragédie, a naopak naprosto podporuji ten názor, že to je jasný vzkaz a deklarace toho, že přece jenom ještě nějakou část té naší národní suverenity máme. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo, já bych vaším prostřednictvím chtěla říct panu kolegovi Farskému: No a co?

Já se přiznám, že jsem úplně tomu vystoupení neporozuměla. Včera jsme se tady trošku vysmívali panu senátorovi Láskovi, který tady hájil názory Senátu a mezi tím říkal svůj názor, a říkali jsme, že tady je nějaký zaběhnutý princip v souladu s jednacím řádem a že vlastně jaký názor tady kdo tlumočí, že samozřejmě můj názor je ten, že každý má právo tady sdělit cokoli. Ale prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego Farský, ústavněprávní výbor to schválil v poměru hlasů 11 pro, nikdo proti a jedna poslankyně se zdržela. Takže bych si dovolila pochybovat o tom, že bychom se tady dopouštěli něčeho, co nemá oporu, co ani Parlamentní institut vámi zmiňovaný nijak nezpochybnil.

Také jsme vám to tady vyčítali? Nevyčítali. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté pan poslanec Farský, poté pan poslanec Benešík. Vaše dvě minuty. Děkuji. Ono už to tady zaznělo od mých předřečníků a v podstatě kolegyně Černochová z toho teď řekla to podstatné. Já se tedy zaměřím na to, že budeme muset implementovat tu směrnici. Chovejme se opravdu tak, jak říká kolega Vašek Votava. Poslanecká sněmovna je suverén, a jsme suverén, tak se podle toho chovejme a jednejme. Tak opravdu jednejme, a jednejme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já, přestože to není zrovna můj obor, nejsem členem bezpečnostního výboru, nemám pocit, že bychom tady přijímali něco, co nějak zásadně změní současný stav. My jenom deklarujeme to, že to, co u nás doposud víceméně až na malé výjimky úspěšně fungovalo, tak že na tom hodláme setrvat.

Já jsem členem petičního výboru a my jsme projednávali petici, kde jsem zaregistroval velkou shodu všech poslaneckých frakcí v této Poslanecké sněmovně, zástupců zbrojařů, zástupců různých svazů, kde v podstatě to, co říkala Jana Černochová na ústavněprávním výboru při hlasování, byla absolutní většina i při projednávání té petice, která se právě týkala této směrnice, byla také absolutní shoda. Tak pojďme v tom pokračovat, směrnice Evropské unie nechť si žije svým životem dál. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Farský. Prosím, máte slovo.

Já s tím textem vůbec nemám problém a ten text zároveň odpovídá už stávající legislativě, kterou máme. Jenom mi vadí ta falešná, prázdná argumentace v tom, že to má něco společného se směrnicí. Nemá.

Není to cesta tohoto ústavního zákona. Mně osobně na tom vadí ne ten ústavní zákon, mně vadí ta falešná argumentace tím, že tento ústavní zákon snad cokoli na implementaci směrnice změní. Nezmění vůbec nic. A jsem rád, že všichni, kteří přede mnou mluvili, toto přijali a nikdo to nezpochybňoval. Já vám děkuji, pane poslanče. Množina faktických poznámek se nám opět rozrostla, takže pan ministr Pilný, který se přihlásil s přednostním právem, musí počkat. Nyní pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Černochová. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, znovu opakuji to, co už tady říkal pan kolega Farský. To je celý vzkaz.